Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá. Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu.

Lhal v přímém přenosu. Ten člověk lže od rána do večera, nevidí si vůbec do úst.

Jako kdyby neviděl ty deficitní rozpočty, jako kdyby neviděl to, kde je potřeba dělat úspory, ty zbytné výdaje.

A já k tomu dodávám, že hnutí SPD proti tomu bude bojovat všemi zákonnými prostředky. Premiér Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová, oba z ODS, chtějí prosadit rozšíření práva vlády vysílat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu a také pobyt cizích vojsk na našem území. Toto rozšíření se má konkrétně týkat možnosti vlády učinit tak i v případě ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky, zatímco dnes je to možné pouze v rámci mírových a záchranných operací při živelních pohromách, tak vláda Petra Fialy chce toto rozšířit v podstatě na jakékoliv operace. Hnutí SPD při projednávání těchto změn ústavy a ústavního pořádku, ústavního zákona o bezpečnosti České republiky ve Sněmovně navrhlo jejich zamítnutí již v prvním čtení, ale bohužel, naši poslanci byli jediní, kteří pro toto zamítnutí hlasovali.

Jako osmý mimořádný bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod s názvem

A nyní bych svůj návrh zdůvodnil.

Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácností, na fungování českých firem i na samotnou existenci mnoha z nich.

Jako devátý bod, mimořádný bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuju bod s názvem Pod hranicí chudoby kvůli Fialově vládě žije již 40 % rodičů samoživitelů.

Samoživitelé jsou proto nuceni omezit své vlastní životní potřeby jen na to nejnutnější a nemají žádné finanční rezervy.